Samozřejmě že musí být správně nastavené i kontrolní mechanismy, aby se tento systém nezneužíval a byty skutečně sloužily těm, pro které jsou určeny.

Všechna statistická srovnání pro Českou republiku, porovnámeli průměrné příjmy a ceny bytů na trhu, jsou, dovolte mi konstatovat, alarmující.

Uvědomme si, že právě dostupnost bydlení zasahuje do další oblasti našich životů. Bavíme se zde o životě našich dětí, budoucích generací. Často se hovoří o tom, v jakém stavu přenecháme naši planetu v oblasti životního prostředí, a tak dále a tak dále, ale dovolte mi, musíme stejně přemýšlet o dostupnosti bydlení, které je nejenom dle mého názoru, ale podle mého názoru celé Sněmovny, a myslím si to, velmi důležitý. Dovolte mi na závěr tři poznámky, které jsou ale velmi důležité pro to, aby tento návrh prošel Sněmovnou.

Chci za to poděkovat, za tu dosavadní spolupráci, a těším se na spolupráci další, která, myslím si, bude velmi fér.

Ale máme ho na stole.

No a v neposlední řadě je moje žádost.

Důvod je proto, protože nám starostům tímto umožníte možnost, variantu jiné možnosti bydlení, kromě toho, že jsou samozřejmě dotační tituly v rámci Ministerstva pro místní rozvoj nesmím na to zapomenout ale developerských projektů, které samozřejmě v obcích máme, ale možnost i dalšího, třetího segmentu, který by byl na trhu dle mého názoru prospěšný. Děkuji vám za pozornost a děkuji za diskuzi, která určitě nastane.

Teď tady mám jednu omluvu. Omlouvá se ministr zemědělství Miroslav Toman, a to z pracovních důvodů.

Kdo je proti?

Děkuji za slovo.

Navrhovatel uvádí, že pro zlepšení situace v oblasti dostupnosti bydlení je nezbytné regulovat trh přirozenou tržně konformní cestou, a to investicemi na straně nabídky. Podrobně svůj návrh představil předkladatel a já jenom navážu tím, že v novele se zavádí vytvoření statusu veřejně prospěšné bytové společnosti, který by byl udělen některým právnickým osobám. V důvodové zprávě však chybí vysvětlení, jak situaci na trhu s bydlením tento návrh konkrétně vyřeší, což jsou samozřejmě věci, které asi můžeme dořešit na výboru, takže uvidíme, jak se k tomu Sněmovna postaví.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, nejprve si dovolím před závorku vytknout, že náš poslanecký klub pokládá bytovou problematiku za zásadní, chceme řešit nedostatek bytů a zvyšující se ceny zejména v městech, jenže se nedomníváme, že tato předloha je nějakým dobrým nástrojem, jak toho dosáhnout. Společně s dalšími politickými stranami z opozice věříme, že klíčem k tomu je v rámci Poslanecké sněmovny zejména úprava vládou předloženého stavebního zákona, to znamená zrychlit stavební řízení, zkrátka poskytnout stavebníkům nějaký nástroj, jak stavbu zrealizovat pokud možno co nejrychleji, aby stát byl služebníkem, a nikoliv v rámci dlouhých zdeúředních postupů a řízení výstavbu zpomaloval. Shodou náhod zítra budeme představovat finální verzi našeho komplexního pozměňovacího návrhu. To znamená, cestou, jak zajistit dostupné bydlení, je výstavba. Mnohem silnější nástroje mají podle nás mít například samosprávy, protože právě samosprávy jsou ty, které dosahují shody v území a dosahují rozvoje území.